A já bych teď citoval už to tady bylo také z Rekonstrukce státu: Z definovaných dílčích požadavků na kvalitní zákon pro českou státní správu jich tak plní alespoň zčásti jen třetina. Celá řada oblastí je normou řešena nedostatečně, špatně, nebo jejich řešení zůstává zcela opomíjeno. Rozumím tomu, že se nemůžeme shodnout na všech bodech, na všech principech, ale pokud bychom se snažili poctivě najít kvalitní služební zákon, tak se musíme zákonně shodnout alespoň ve většině bodů, což si myslím, že se v této chvíli neděje. To, že státní správa je částí politiky státu, tak to vždycky bude a na tom se určitě nic měnit nebude. Ale že politický výběr bude prováděn napříč celou státní správou, tak to si myslím, že už je špatně. Jak jinak si vysvětlit, že je zde možnost výběrové řízení zrušit kdykoliv, když se představenému vítězní uchazeči nebudou zdát dostatečně vhodní? Jak jinak si vysvětlit to, že výsledky výběrového řízení nejsou závazné a že vítězný uchazeč může být přeskočen jiným politickým favoritem? Nikdo přece nemůže říct, že tento způsob výběru je nezávislý a apolitický.

Jenom bych měl jednu otázku, která tady zazněla ohledně politických náměstků ze strany pana Stanjury, který to, myslím si, že nazval přesně politický náměstek bez práce. Z jakého důvodu tam ti náměstci budou, pokud nebudou mít žádnou práci? Myslím si, že ty platy nejsou malé. Tak z jakého důvodu tam tedy ten politický náměstek bude? Dalším přihlášeným je pan poslanec Radim Fiala. Děkuji za slovo. Já už jsem tady argumentoval o postoji hnutí Úsvit. Dovolte mi už jen krátkou legislativně technickou poznámku. V rozpravě ve třetím čtení chci doplnit svůj pozměňovací návrh o legislativně technickou úpravu. Návrh je v tisku 71/12 označen písmenem C a směřuje k vypuštění § 173, tj. k odstranění funkce politického náměstka ministra.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Fialovi. Krásné dopoledne, dámy a pánové. Já bych měla velikou prosbu na pana ministra vnitra Chovance případně na pana premiéra Sobotku, protože se množí spekulace o tom, zdali toto znění služebního zákona má nějaký dopad na zákon lustrační. Víte, že jsme si i na úrovni této Sněmovny prošli poměrně širokou diskusí na toto téma, a já bych tedy ráda znala stanovisko navrhovatele zákona před závěrečným hlasováním, jak to tedy s tím zásahem do lustračního zákona ohledně tohoto znění je, nebo není, případně jestli bude lustrační zákon dotčen až tou doprovodnou legislativou, jestli se vůbec nic nemění a zůstává ta situace tak, jak je. Jenom mě mrzí, že teď odchází pan ministr vnitra... Jde to prověřit, dobře, děkuji . Děkuji za pozornost. Ano, děkuji.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pěkné dopoledne.

První z nich je to, že musíme řídit efektivně a profesionálně státní správu, a druhým z nich je jistota pro úředníky, aby nedocházelo k tzv. nocím dlouhých nožů, jak jsme toho byli v minulosti svědky a jak tento termín bývalý premiér zavedl do politické terminologie. To, že nejde o jednoduchou novelu, je zřejmé z toho, co můžeme vidět z posledních dvanácti let, co se kolem tohoto zákona děje.

Chci říct, že hnutí v našich myslích může být různé. Hnutí vychází z toho, že se něco někam pohne. Ale jestliže se udělá dohoda, tak zcela zásadní věcí dohody je to, že se s ní nehýbe na základě momentálního hnutí a zůstává dohoda dohodou, protože to je věc, která funguje mezi džentlmeny. Jestliže bychom měli vycházet z toho, kam se momentálně pohne něčí názor, tak nebude možné tvořit žádné dlouhodobé dohody a není možné vycházet ze žádné stability. Proto všem připomínám dohody, které byly učiněny. Tyto dohody přinesly smír směrem k této novele a zajistí minimálně delší životnost této normy, než jsou tři roky, potažmo jiná vláda, která velmi usilovně tuto normu překope, a tak zcela zásadním způsobem ohrozí a destabilizuje život 65 tisíc lidí v této republice. Jsou zde diskutováni náměstci člena vlády.

Je to skutečně o tom, že Ústava zná pouze jediný termín, a to je to, že ministra zastupuje náměstek.

Naopak tento paragraf je pojistka proti takovéto politické zlovůli.

Je to pozměňovací návrh pana kolegy Plíška. Tato myšlenka u lidovců má zastání. Bohužel to paragrafové znění, tak jak bylo navrženo, nelze podpořit, protože v něm vnímáme mnoho nedostatků, které by v praxi mohly znamenat kolizi ve státní správě. Každopádně návrh jako takový vnímáme pozitivně. To, co ovšem vnímám na celém procesu tvorby a domlouvání služebního zákona, je to, že jsme se celou dobu snažili aktivně o změnu politické kultury, kterou reprezentuje Poslanecká sněmovna. Je to moc, nebo je to málo? Na to ať si odpoví každý z vás. Ale důkazem toho procesu, tak jak jsme jím prošli, je to, že to lze. Zde já vidím naprosto zásadní to, že jako poslanci jsme schopni se domluvit. Děkuji za pozornost. Hezké dobré poledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci.